My všichni, nebo naprostá většina z nás, jsme v kampani velmi zdůrazňovali nutnost investovat do našeho školství. Většina z nás se hlásí k tomu, že opravdu vzdělávání je klíčové pro budoucnost, nejenom tedy těch samotných dětí, které jím procházejí, ale celé společnosti, celé země. A vzhledem k tomu, že klíčovou roli právě ve vzdělávacím procesu hrají učitelé, tak si myslím, že je nutné na jejich platy směřovat ještě více, než je navrhováno. A já velmi kvituji, že se podařilo vyjednat zvýšení platů učitelů i dalších nepedagogických pracovníků na příští rok o 15 procent, ale dochází k takové ne úplně možná všem známé situaci, kdy sice jsou zvýšeny tarify, tarifní platy se zvýší, ale osobní ohodnocení se rok od roku naopak snižuje, a tím dochází k tomu, že platy učitelů jsou čím dál nivelizovanější.

Jedná se o situaci, která je dobře patrná i ze struktury průměrného hrubého platu.

A samozřejmě že nedosáhneme kvality jenom zvýšením platů učitelů, ale pro samotnou motivaci, aby neodcházeli ze školství, aby nehledali své uplatnění někde jinde, což v současné ekonomické situaci a při nabídce pracovních míst je poměrně snazší, než kdy bylo, tak určitě právě složka osobního ohodnocení v tom může hrát významnou roli.

TOP 09 ve svém programu navrhovala zvýšení finančních prostředků do regionálního školství o 30 mld. korun. Toto je zhruba tedy čtvrtina těch peněz a já si myslím, že bychom měli tímto krokem nastartovat právě změnu k lepšímu a snažit se v tomto volebním období opravdu dosáhnout takových platů, které už nebudou na úrovni, která odpovídá kolikrát opravdu i mnohem méně kvalifikovaným profesím, protože jak víme, tak v České republice jsou platy učitelů velmi výrazně podhodnocené ve srovnání s ostatními zeměmi. Takže děkuji vám předem za podporu toho návrhu, děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který byl uveden do systému pod číslem 137. Jedná se o tři položky:

Na tuto úroveň se však nikdy ani přes politické proklamace, na tuto úroveň se tato položka nedostala. Tato skutečnost je jednou z příčin vzniku vnitřního dluhu na modernizaci, infrastruktuře a materiálních zásobách ozbrojených sil ve výši téměř 100 mld. korun, přičemž tento dluh stále narůstá. Přestože ekonomika roste, výdaje na obranu nedosahují takové úrovně, jaké by dosahovat měly, abychom vyslali jasný signál, že jsme spojenci, se kterými lze počítat. Zároveň s tím jsme svědky zhoršující se bezpečnostní situace na jihu i na východě našeho zájmového prostoru. Dosavadní vláda Bohuslava Sobotky se zavázala k tomu, že do roku 2020 bude stát vydávat na obranu prostředky ve výši 1,4 procenta HDP. Návrh státního rozpočtu na rok 2018 a na něj navazující rozpočtový výhled však k tomuto cíli zcela nesměřuje.

Tato novela by do budoucna měla garantovat, že výdaje České republiky na obranu dosáhnou úrovně 2 procent HDP a že pod tuto hranici již neklesnou. Prostředky, o které by se měla kapitola č. 307 Ministerstvo obrany tímto pozměňovacím návrhem zvýšit, by měly být využity k dosažení operačních schopností a udržení nasazených jednotek u pozemních bojových sil i sil bojové podpory dle aliančních standardů. Konkrétně jde o to, aby urychleně došlo k dokončení nejnutnějších modernizačních projektů.